Podnikli jsme také cestu do zahraničí, abychom se podívali, zda je Česká republika ojedinělá ve snaze zavedení evidence tržeb, a zjistili jsme, že je to právě naopak, že v rámci středoevropského regionu jsme spíše výjimkou, že ze 13 nových členských států jich má evidenci tržeb zavedenou 11, protože jejich ekonomikám přináší podstatné výhody. Popsal jsem rozdíl mezi registračními pokladnami, pro které tady v minulosti dvakrát hlasoval pan poslanec Kalousek, a elektronickou evidencí tržeb v moderním pojetí, tedy online modelu. Vysvětlil jsem, že u registračních pokladen stát stanoví, jakou pokladnu si podnikatel musí koupit. U elektronické evidence tržeb si nemusí kupovat nic, pokud již má odpovídající pokladní zařízení, a klidně třeba ve formátu tabletu s tiskárnou. A pokud někdo potřebné vybavení nemá, je zde absolutní volnost ve výběru pokladny či jiného zařízení.

Vysvětlil jsem také, že na rozdíl od registrační pokladny, ze které si musí finanční úředník stahovat data, má evidence tržeb tu výhodu, že poctivý podnikatel kontrolu za celý svůj život neuvidí, v důsledku čehož ušetří svůj čas a energii. Zopakovali jsme si zde také náklady pro stát, jelikož opozice si vytahuje čísla náhodně jako při losování Matesa.

A tato čísla se pokoušíme ještě snížit, takže příjem 18 mld. ročně a výdaje jste slyšeli. Vysvětlili jsme si, dle jakých principů funguje a bude fungovat správní trestání, a z toho vyplývající fakt, že za drobný přehmat nikdo podnikatelům trhat uši nebude. Ale řekl jsem, že také zákon nebude bezzubý proti notorickým podvodníkům, protože my opakovaně slýcháme od lidí nářek, že podvodník to obejde a na poctivého to dopadne.

Myslím, že jsme byli minule všichni spokojeni s tím, že naše debaty konečně nabraly věcný charakter, a proto bych v tom rád pokračoval i dnes. Ovšem opakuji, chci, aby debata byla věcná a konstruktivní. V tomto ohledu nemá cenu reagovat na část posledního vystoupení pana předsedy Fialy, která pro nás byla, nebo měla být exkurzem do teorie ekonomie a která s věcnou debatou o evidenci tržeb neměla nic společného. Teorie patří akademikům, my bychom zde ale měli řešit realitu života, aktuální problémy, snažit se neustále posouvat životní úroveň našich občanů směrem vzhůru, protože si to dnes skutečně zaslouží po řadě hubených let a po vládě korupce a dušení ekonomiky.

A já s ním naprosto souhlasím. Nicméně není to vládní koalice, kdo tento střet vyvolává. My se snažíme vytvořit všem podnikatelům takové tržní prostředí, ve kterém se jim bude dobře podnikat, prostředí, ve kterém to, že někdo neplatí daně, a tím krade konkurenci zákazníky, nebude tiše tolerovanou praktikou.

My vám na váš dopis odpovíme věcně. Probereme s vámi vaše obavy, vysvětlíme, co návrh zákona skutečně obsahuje a jak by evidence měla fungovat. Pozveme vás na akce, které k elektronické evidenci tržeb pořádáme.

To se týká i výsledků průzkumu hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky agentury MEDIAN, který tady pan předseda Fiala prezentoval. Ano, vyplynulo z něj, že živnostníci mají z evidence tržeb obavy. Ale zasaďme tuto informaci do kontextu.

A to je přesně výsledek dezinformační kampaně, kterou tady opozice vede. Je logické, že když se živnostník dozvídá ze dvou zdrojů protichůdné informace, neví, čemu má věřit. Ano, potom se 64 % dotázaných podnikatelů bojí, že jim přibude administrativa, ačkoliv evidence tržeb jim žádnou administrativu nezakládá.

Myslím si, že je nejen povinností, ale zejména právem pana předsedy vlády a ministra financí, aby své vystoupení mohl uvést v klidu. Prosím ty hloučky v jednotlivých částech Sněmovny, aby se zklidnily. A proto zde apeluji na občany: Hledejte si informace a kriticky je sami zhodnoťte.

Musím se tomu fakt smát, když nám ze strany ODS je vyčítáno, že jsme s nimi nechtěli a nechceme o tom zákonu diskutovat. Za celou dobu přípravy zákona a jeho projednávání jsem se já i moji kolegové z Ministerstva financí a Finanční správy zúčastnili desítek akcí, na kterých byla elektronická evidence tržeb diskutována a kterých se zúčastnily v součtu jednotky tisíc podnikatelů. Odpovídali jsme na dotazy, reagovali jsme na připomínky, vysvětlovali jsme detaily. A já se ptám, kde byla opozice.

Stejně tak pořádalo Ministerstvo financí a finanční správa setkání s podnikateli v jednotlivých krajích, která stále pokračují.

Několikrát jsme vystoupili na maloobchodních veletrzích, naposledy včera v Olomouci.